Pana premiéra chci požádat o to, aby znovu svolal jednání předsedů všech parlamentních stran. Tyto schůzky proběhly v posledních týdnech pouze dvě.

Ve všech těch oblastech, ať už zdravotní, ekonomické, nebo vzdělávání, máme své odborníky, máme své návrhy a podněty. A na těchto setkáních jsme měli možnost je prezentovat účinněji, než je tomu tady. Takže vás o to žádám znovu, protože myslím, že je to ku prospěchu řešení situace.

To je podstatný rozdíl, který si jenom možná pan Hamáček nedostatečně uvědomuje. Pak tady mám dotaz, který doufám, že bude schopen zodpovědět přítomný pan ministr Plaga, protože se týká školství. My jsme právě na jedné z těch schůzek, která byla s vládou a panem premiérem, byli ubezpečeni ještě tehdejším ministrem zdravotnictví panem Prymulou, že pro zdravotní personál, pro lékaře, zdravotní sestry a všechny další zdravotní profese bude vždy v každém městě otevřena alespoň jedna základní škola, která bude poskytovat právě pro děti těchto profesí nutnou službu, aby mohli být i nadále v nemocnicích a tam, kde jsou dnes potřeba nejvíce.

Tak jako se to děje s našimi konkrétními návrhy pro řešení zdravotní krize.